Už tady předváděl pan ministr Kalousek. Mně to připadá, že snaha regulovat elektronické cigarety je jenom takový buď bílý psík ministerstva víme, že to tam dáme, a pak to vypustíme, aby se aspoň něco smělo , nebo je to takové: no my vás kuřáky nemáme rádi, tak vám zakážeme úplně všechno. Ale žádný jiný smysl a význam to nemá. Nikdo neví, jestli je to škodlivé, nebo neškodlivé. Z tohohle titulu po zprávách Světové zdravotnické organizace bychom měli zakázat červené maso a klobásy z něj vycházející, které jsou podle jejich tvrzení stejně škodlivé jako cigarety. Dále, abych se držel zatím jenom § 2. Ale představa toho, že prohlásím cokoliv, co má dvě stěny a jakoukoliv střechu, prohlásím za místnost, tak pak jenom říkám, že když budete mít vepředu garnýž nebo plachtový strop nad rovnou střechou, pak v místnosti nejste. Když tam náhodou bude roh, pak v místnosti jste a zřejmě se tam kouřit nesmí. To jsou takové krásné nápady, které zřejmě mají zabránit tomu, aby lidé začali stavět stany a chodili kouřit do stanů.

Mě by opravdu zajímalo, pane ministře, co jsou prodejny s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let.

Že je určené taky pro starší osoby, to už tam neřešíte. A je opravdu tak nesrozumitelná.

Prodejny časopisů? Já nevím přesně, co se tím myslí.

Ale možná že to jsou i jiné obchody.

Někdy se předávat smí, tady řekneme: Je to tak citlivý údaj, jestli si někdo koupil cigaretu, že ho opravdu nesmím předat nikdy nikomu za žádných okolností. No, překvapuje mě to, že zrovna na údaje o kuřácích jsme zrovna v tomhle bodě tak neuvěřitelně citliví. Pojďme dále. Na mezinárodních letištích, ve veřejných budovách povolujete zřídit kuřácké místnosti. Ve veřejných budovách někdy bývají, někdy nebývají.

To samé děláte ve všech prostorách stravovacích služeb.

Ale tady v našem případě, v případě stravovacích služeb, toto nedovolujete.

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů. O té se zatím téměř vůbec nemluvilo a já na ní chci ukázat další absurdity návrhu zákona. Už když se podíváme na odstavec 1 § 11, zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem, provozovnu stravovacích služeb, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, stánek atd., veřejný dopravní prostředek dálkové, železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové přepravy. Jsem opravdu zvědav, jak dopadnou moravští vinaři se svými sklípky. To by mě zajímalo. Pokud to nejsou vysloveně prodejny, ale je to jenom jeho sklep, ze kterého vám natočí víno, tak se obávám, že v takovém okamžiku je podle § 11 odst. 1 zákaz takového prodeje, pokud to není stálá prodejna potravinářským podnikem nebo ubytovací zařízení nebo něco dalšího.